Neslyšel jsem tady jediného poslance za hnutí ANO, který by tady hovořil, proč tahle koaliční vláda je pro ně dobrým projektem.

A poslední věc.

Děkuji. Já bych chtěl v této souvislosti říci, že podle našeho výkladu, a poradili jsme se i na vedení Sněmovny, premiér může oslovovat poslance přímo. Poslanci vzájemně nikoliv, nicméně premiér není poslanec a oslovovat přímo může. A nyní poprosím pana poslance Bartoše. Já vám děkuji za slovo. Jenom velmi krátce.

Já bych chtěl poprosit pana premiéra, aby neredukoval jednání této Sněmovny na svůj osobní konflikt s panem Kalouskem. Vlastně na tomto konfliktu se nesla politika prvního nástupu ANO.

Děkuji. Děkuji a nyní bych požádal o vystoupení pana poslance Žáčka. Takže pan poslanec Žáček fakticky a připraví se pan poslanec Hájek. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Děkuji za slovo.

Děkuji.

Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

Ale co bylo správné?

Děkuji a nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Pikal.

Já jsem přesvědčen, že poslanec se na poslance nemá obracet přímo. A navíc při takovém vystoupení, které tady proběhlo, bych očekával nějaké pořádkové opatření. Ale nechci tu debatu ještě rozebírat.

A jinak samozřejmě budu muset opět vyzvat hovořícího poslance, aby takto hovořil.

Děkuji za slovo.

Děkuji. A nyní požádám o vystoupení pana poslance Kalouska a připraví se pan poslanec Bartošek. Děkuji. Prosím o prominutí, že jsem tu nebyl přítomen na přímou reakci.

Ani vteřinu nehrozila vláda s podporou komunistů! To může pan předseda vlády Babiš manipulovat informacemi, jak chce, historická fakta jsou taková, jaká vám teď říkám. Děkuji i za dodržení času.

Člověk, který se staví nad pravidla, který se staví nad zákon, protože si myslí, že on sám je tím pravidlem. Je potřeba si uvědomit, že způsobem, jak se chováte ke Sněmovně, se budete chovat i k občanům České republiky.

Vy jste ten, kdo snižuje hodnotu parlamentní demokracie.